Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, protože jsem byl u toho a byl to zhruba před rokem a půl můj návrh, abychom se zeptali, jak je to s kontrolami v České republice, tak bych to chtěl jenom trošku zlidštit a trošku uvést příklad, aby nám to bylo jasné. Určitě mi starostové a starostky, kterých je tady požehnaně, potvrdí, že ani pokud jim jedna kontrola vyjde, nejsou, jak se říká, za vodou. Protože najde se tečka nebo čárka za nějakou větou, již to jde na finanční úřad, na ředitelství financí, pak prosíme o posečkání, prosíme o odpuštění. Já si myslím, že je načase, aby se to změnilo. Myslím si, že starosta by po té jedné kontrole měl mít jistotu, že všechno udělal správně, že peníze z dotačních titulů byly správně použity. To znamená jedno kulaté razítko.

Ale my v tomto případě všechno svádíme vždycky na starosty nebo i na právní subjekty, které požádají o dotační titul. Z toho důvodu výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj iniciuje právě to, abychom zjistili, jaký je systém, abychom dali oporu a podporu všem, kteří žádají o dotace, v tom smyslu, že je někdo zkontroloval, že někdo řekl ano, nepochybili jste, dal tam kulaté razítko a konec. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Bendl, řádnou, ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo. Já využiji toho, že se nikdo nehlásil k technické, a proto s řádnou poznámkou, byť je to materiál, který je poměrně nekontroverzní, ale týká se obecného fungování veřejné správy, tak jak tady říkala paní předsedkyně. Myslím, že většina z vás, kteří se pohybují buď v té komunální, anebo regionální sféře, potvrdí, že dnes už bez dotací téměř nic nejde.

To je jedna poměrně závažná věc, která často v tom procesu rozhodování o tom, jestli se něco fyzicky opravdu má udělat, jestli má dojít k nějaké investici či k provedení nějakého projektu, tak se ty doby rozhodování velmi prodlužují. To je jedna negativní vlastnost. Ta druhá negativní vlastnost je, že tady vzniká absolutní právní nejistota v tom, že jeden orgán, který kontroluje jednu věc, vám řekne, že je to všechno v pořádku, a druhý najde nějakou chybu a řekne všechno v pořádku není.

Taky jsem zažil, můžu uvést jeden příklad, kdy svého času ministr zdravotnictví Rath trávil se svými kontrolami na krajském úřadě ne týdny, ale měsíce.

Byly tam několik měsíců, aby nakonec nic nezjistily, ale fungování chodu úřadu jako takového bylo narušené. Myslím, že je třeba, abychom se podívali na systém fungování kontrol. Tím neříkám, že má být kontrol méně.

Děkuji vám za pozornost. Ano a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Otvírám podrobnou rozpravu. Poprosím paní předsedkyni Halíkovou, aby se odkázala na usnesení, které přijal výbor. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji.

Já jsem původně říkala do konce prvního pololetí s tím, aby tento bod byl zařazen pak na schůzi Sněmovny v září. Takže bychom modifikovali usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o přípravu materiálu, který přehledně seznámí poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků, a to do konce prvního pololetí, tedy do konce června.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali bod číslo 99.